Zeptám se v této souvislosti, zda máte zájem o úvodní vystoupení, nebo... Budeme pokračovat, výborně. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde se o slovo postupně přihlásili pan poslanec Karel Rais, poté paní poslankyně Jana Černochová.